Děkuji. Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velice stručně. K první reakci mě vyprovokovala zpravodajská zpráva. Musím říct, že pan poslanec, myslím, nedodržel úplně to, čím zpravodajská zpráva má být, a dopustil se tam svých vlastních hodnocení. To určitě má právo udělat ve svém příspěvku.

Že nemohou vyrábět, že nemohou prodávat, že nemohou poskytovat své služby, které poskytovali doposud.

Ten program byl jedině právě díky samotnému městu Praha. A pan ministr Havlíček v jednáních sliboval, že tam stát přispěje dalšími 400 miliony, a ze slibu sešlo.

Mají tady také ale často vyšší náklady, bereme to také v potaz.

To jsou peníze přece všech a dávají se tam ze všech zdrojů. Ty peníze Praha má právě pro toto.

Takže Praha mohla být rychlejší a mohlo to být celé ukonáno. Já vám děkuji. Pan zpravodaj se přihlásil do rozpravy. Jenom jsem chtěl říct, že ti, kteří měli v minulosti problémy, tak aby nenaskočili právě na ty záruky, které teď vlastně vytváří vláda prostřednictvím Českomoravské rozvojové banky. To by bylo všechno. Vůbec ne.

Děkuji.

Nejenom o týdny. Mnozí hrají skutečně o dny. Propouštějí lidi, protože nevědí, jestli budou moci pokračovat dál ve svém podnikání.